Proto zřizujeme tedy jednak jak ty následky, které se musí posoudit, a tedy i tu komisi. Takže naopak se domnívám, že tento zákon myslí i na duševní útrapy, myslí i na rodiny těch postižených a že rozhodně není zúžením, že to bylo tedy ne úplně správně pochopeno. Takže prosím o jeho podporu. Děkuji za slovo, pane předsedající.